Já velice děkuji.

Děkuji za slovo.

Já děkuji a prosím paní poslankyni Němcovou s faktickou poznámkou. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já mám pouze dvě věty, které se vztahují jako faktická poznámka k tomu, co jsme slyšeli. Po věcné stránce podporuji ve všem slova pana poslance Marka Bendy. Po formální stránce mám vážnou výhradu k tomu, jak vy řídíte průběh schůze ve chvíli, kdy musíte dohlédnout na to, aby měla nějakou úroveň. Žádám vás, abyste se v případě, kdy nechcete jednat nestranně a chcete krýt své kolegy ze své vlastní strany, pro tuto část schůze nechal napříště vystřídat. Já děkuji a prosím pana poslance Michálka s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě samozřejmě taky mrzí to, k čemu došlo, nicméně byl bych rád, abychom se teď vrátili k věcnému projednání návrhu zákona a k té rozpravě. Jenom jsem chtěl doplnit, abychom měli základní fakta.

To je samozřejmě pravda. Nicméně je potřeba říct, že ten zákon je plný koeficientů.

Takže má víc nastupující poslanec než nastupující soudce. To si myslím, že bychom si měli uvědomit. Podle § 28 se koeficient soudce zvyšuje podle toho, kolik odsloužil v soudnictví let. Možná by pan kolega Benda chtěl navrhnout tento systém i pro Poslaneckou sněmovnou. A já v tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani žádné přihlášky do rozpravy, nevidím ani nikoho, že by se hlásil z místa, takže rozpravu končím. Předpokládám, že ne. Tedy se přesuneme k hlasování o návrzích.

Pro příchozí zopakuji, o čem budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro.

Děkuji. V hlasování číslo 9 bylo přihlášeno 149 poslanců, pro bylo 44, proti 39. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Pokud jsem dobře zaznamenal, tak ústavněprávní výbor byl navrhován jako další výbor. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, a zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Já vám děkuji. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Já jsem ovšem zaznamenal návrh na to přikázat návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. V rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dnů na 30 dnů. Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Takže konstatuji, že jsme ukončili první čtení tohoto návrhu a setkáme se nad ním znovu ve druhém čtení.

Tento bod otevírám. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Jan Bartošek, který se, budeli souhlasit, stane zároveň i jeho zpravodajem. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Například včera jsme byli účastni toho, že se pan poslanec Grospič prostřednictvím pana předsedajícího bránil tomu, abychom používali pro invazi slovo okupace.